Recidivu tohoto přestupku navrhujeme řešit prostřednictvím bodového systému, kdy při opakovaném spáchání tohoto podle návrhu šestibodového přestupku dosáhne řidič 12 bodů a na rok pozbude způsobilost k řízení motorových vozidel. Mám za to, že plošný zákaz předjíždění nákladních vozidel na dálnicích by nevedl ke zvýšení bezpečnosti a ani plynulosti silničního provozu.

Důsledkem takové situace by u dálnic, kde jsou v každém směru dva jízdní pruhy současně, bylo přesunutí všech ostatních vozidel do levého pruhu, což by i pro ně znamenalo vyloučení možnosti předjíždění. Plošný zákaz předjíždění by tak ve svém důsledku výrazně snížil plynulost provozu, což vždy vede k ohrožení jeho bezpečnosti. Přestože vnímám, že předjíždění nákladních automobilů je velmi nebezpečný jev, nepovažuji jeho plošné zakázání za účelné řešení.

Děkuji, pane ministře. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já tedy bych přesunul pozornost k další interpelaci ne dneska, ne na ministra dopravy, ale na ministra vnitra, protože jezdím po dálnici už osmý rok do parlamentu nepřetržitě a té policie jsem tam skutečně moc neviděl. Pan ministr bude reagovat. Prosím, máte slovo. Jenom krátce. Já bych tady měl potřebu se policie trošku zastat. Já si myslím, že oni svoji práci dělají, a na druhé straně my jsme projednávali možnost měření a sledování těchto přestupků kamionů například nově pomocí dronů a myslím si, že to je problematika, o které se budeme bavit, a ta by tomu mohla pomoci, aby to nebyla pevná hlídka, ale bylo by to zdokumentováno. Děkuji a prosím další v pořadí a tou je paní poslankyně Adamová, aby přednesla svoji interpelaci na paní ministryni Marksovou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, minulý měsíc jsem vás interpelovala ve věci příspěvku na dojíždění do zaměstnání. Zpochybňovala jsem zavedení další sociální dávky v době příznivé ekonomické situace a rekordně nízké míry nezaměstnanosti.

Vím, že pilotní projekt funguje od letošního dubna a na hodnocení je tedy, zdá se, trošku brzy, nicméně po více než měsíci fungování již máme k dispozici čísla, na kterých můžeme ilustrovat, jaký asi zájem bude i v budoucnu.

Zástupci krajských poboček úřadů práce už však údajně dávají dohromady připomínky, v nichž žádají ministerstvo, aby pravidla poskytování této dávky zmírnilo, aby byl příspěvek přístupný širšímu okruhu osob. Vážená paní ministryně, hodlá MPSV zmírnit pravidla nároku na příspěvek, aby na něj dosáhl širší okruh osob, například i ti, kteří nemají žádný příslib práce, anebo uznáte, že je tato nová dávka zbytečná a neefektivní a zrušíte ji bez náhrady? Patří mezi cíle vašeho ministerstva i snaha ušetřit prostředky ze státního rozpočtu? Děkuji za odpověď. Paní ministryně není přítomna, proto prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Mackovík, aby přednesl svoji interpelaci na pana ministra obrany. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové. Pane ministře, dovolte mi, abych vám položil několik otázek, které se týkají přejezdu kolony americké armády přes Českou republiku. Za prvé, proč tato technika není přesouvána do Pobaltí po železnici nebo letecky, a stává se tak příčinou dopravních omezení, která souvisejí právě s přesunem této techniky.

Já děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.

Děkuji za slovo, paní předsedající.

Pak o tom byla vedena jednání.

Potom probíhala další pravidelná jednání a veškeré plánované aktivity byly konzultovány s příslušnými orgány státní správy, to znamená pohraniční policie, Policie ČR, resp. její dopravní části, Ředitelstvím silnic a dálnic apod., stejně tak jsme informovali s předstihem rámcově také veřejnost. Jaký je přínos pro naši armádu takového přesunu?